Děkuji za slovo. Když dovolíte, pár poznámek k probíhající diskuzi. Přestože si myslím, že pozice jsou vcelku v této Sněmovně rozdělené, že všichni asi tušíme, jak to hlasování dopadne, tak si neodpustím tři stručné poznámky, tak jak mě napadly při poslouchání diskuse, s tím, že na předřečníka, který obvinil tu část spektra, která se chystá hlasovat pro rozpočet, z jakéhosi prodávání budoucnosti mě napadl jiný kunderovský titul, tedy Žert.

nebo někdo takový, který věří, že méně státu nás zachrání. Já myslím, že tady vcelku opakovaně zaznělo, že to, co máme na stole, je pragmatickým kompromisem. A jak jinak? Koneckonců celá tato vláda vznikla jako pragmatický kompromis, a tudíž předkládá i rozpočty, které jsou svého druhu pragmatickým kompromisem.

Posledních pět šest let nám ekonomika rostla, v určitém období dokonce výrazně nad průměr Evropské unie, čili samozřejmě ten manévrovací prostor pro kohokoliv, kdo by seděl ve vládních křeslech, je mnohem jednodušší.

Spíše je otázka jestliže tedy ten kompromis je na stole, abychom zbytečně cenu toho kompromisu nezvyšovali. A to se na mě nezlobte, to je trošičku ode mě teď politický vzkaz těm, kteří teď nemyslím by vraceli dneska rozpočet.

Poslední, třetí poznámka směřuje k budoucnosti. Že nám zůstalo až příliš mnoho nezodpovězených otázek. Ale taky, ruku na srdce, nezodpovězených proto, že jsme nesbližovali podstatu našich stanovisek, někde to třeba není ani možné, ale že jsme někde zůstali u vlajek, transparentů, hesel, nikoliv u meritorního řešení systémové povahy těch problémů. Tato vláda, byť má kompromisní rámec, tak nepochybně by měla některé věci dořešit, aspoň proto, že je politicky slíbila. Z těch restů, které zatím nejsou dořešeny a do budoucna by snad mohly pomoci, bych připomněl kontrolu nad vodou a nad surovinami. Připomněl bych to, že byl slib tady řešit sociální služby systémově, tedy ne každoročním handrkováním. Že je tady stále otevřená otázka a určitě by to neměla být příležitost pro soutěž jedné nebo druhé ministryně, ale pro nás pro všechny, aby to bylo kvalitní a to je řešení dostupného bydlení.

To, že některé věci se nedají teď řešit, protože se dostáváme do určitého tlaku a ten manévrovací prostor se nám snižuje, lze dokumentovat na jednom tématu, a to je, a všichni to v podstatě víme a bohužel to musíme i akceptovat, to, že není řešena otázka životního a existenčního minima. Ale přesto víme, že to řešit musíme.

Že bychom měli vyřešit penzijní systém, kdy víme, že zatím je udržitelný, ale v řádu deseti patnácti let vzniknou obrovské problémy.

Ale bohužel my jsme tuto věc zrovna dvakrát nerozklíčovali kromě jiného i proto, že strategie rozpočtových příjmů není předmětem ani koaliční smlouvy, ani tolerančního patentu. Myslím si, že na to bychom měli myslet a znovu se vrátit k meritorním otázkám.

Jenom bych připomněl, že to je zhruba průměr OECD.

Takže nedramatizujme samotný fakt té daňové kvóty, ale spíše se podívejme na to, jak to břemeno je naloženo, komu je naloženo, jestli má negativní sociální dopady a vyvolává pocit nespravedlnosti.